Děkuji. A pan ministr bude reagovat. Jako faktickou, anebo jako přednostní? Vážený pane předsedající, děkuji, s přednostním. Ale zkusím být ještě kratší, než jsem byl předtím. Já jsem v té odpovědi ani omylem nedosáhl toho prostoru, který měl kolega Mašek, a nebudu zdržovat, protože teď je schůze o odvolání vlády. Interpelace bývají ve čtvrtek a já udělám maximum pro to, abych tady každé interpelace byl, a rád ty dotazy, které jsou, vždycky zodpovím, protože interpelace jsou daleko konstruktivní debata. Na druhé straně pak jenom moc prosím, abych nebyl kárán za to, tak jak minule, když jsem opravdu se snažil pečlivě, podrobně a do hloubky odpovědět na interpelaci mého váženého kolegy, vaším prostřednictvím, pana poslance Farhana, a nedostalo se na ty ostatní. Z toho důvodu znovu opakuji, a budu velmi rád, když se budeme se zdravotním výborem scházet nejenom na půdě Poslanecké sněmovny, ale ke konkrétním tématům na ministerstvu, kde současně mohou být i jednotliví pracovníci ministerstva.

Vzpomeňte si, jak jste byli rádi, když paní ředitelka Grygarová vám poprvé řekla, co vlastně má být z národního plánu, respektive co předchozí vláda schválila z národního plánu. Já si nemyslím, že jsem se někdy choval k panu ministru Vojtěchovi způsobem, jaký tady, vaším prostřednictvím, komentoval jeden z vystupujících, ale to je věc, kterou asi nemá smysl pitvat. Já to prostě nemám v povaze.

Já myslím, že je zbytečné to pořád dokola opakovat.

Pro mě je naprosto nesmyslné a zbytečné, abych tady lhal.

Děkuji. Platí ta faktická?

Máte slovo, pane poslanče. Dobrý večer.